Dále jste zastavili prakticky očkování.

Ale ono se to může stát.

A já tady připomenu jednu věc.

To se stalo, vytvořily se očkovací týmy, výrazně se zvýšilo očkování seniorů, a mimochodem, to byl i zájem současného ministra Válka. I on prosazoval tu akcentaci očkování seniorů. A nic z toho se nestalo.

Co musím ještě připomenout. Připomínám, že neskončil. Naši sousedé, kteří jsou na tom obdobně jako my, mu věnují dále velkou pozornost. A snad jenom jedno číslo.

A je to velký problém.

Je potřeba s uvědomit, a to si myslím, že si ministerstvo uvědomuje, ale tvrdí, že to naprosto dobře zvládne je to ta skutečnost, že proočkovanost Ukrajinců proti covidu je zhruba 34 %, je tam patnáctkrát vyšší výskyt tuberkulózy, je tam mnohonásobně vyšší výskyt HIV, je tam nižší proočkovanost dětí. A teď se dostávám do problematiky nástupu těch dětí do školek, škol a této problematiky. Protože to proočkování, a to bude velký úkol pro tuhle vládu, asi formou v rámci toho nouzového stavu, tady bych to viděl jako smysluplné pro resort zdravotnictví, nakoupit vakcíny, případně potřebné léky, bude to asi potřeba. A nepopiratelně tady hrozí jedna věc a to je přetížení některých odborností.

A tohle všechno za současné situace, kdy rozpočet zdravotnictví přišel o 20 miliard, kdy přišlo zatím 300 000 státních pojištěnců, na které chcete od července dávat o několik set korun méně, než se dává doteď. A přitom se všichni usmíváte, zejména pak pan profesor Válek a tvrdí, že to všechno zvládneme, že všichni dostanou péči v úplně stejném rozsahu, že se neprodlouží čekací doby.

Bude muset dojít k rozpočtové změně a do zdravotnictví se budou muset ty peníze vrátit.

Předpokládám, že pan místopředseda vlády nám tento ucelený plán představí, a rád věřím tomu, že když je tady tak málo ministrů, tak zřejmě už ten plán nějakým způsobem finalizují.

Nechci tady opakovat, jak jste nás v minulosti školili, jak jste nám to natahovali po týdnech, nebo vůbec ne, ale těch 30 dnů mi přijde přiměřených.

Ale ten nouzový stav je natolik silný prostředek, že je třeba ho mít nějakým způsobem pod kontrolou. A když jsem se díval do těch důvodů, které jste uvedli jako vláda pro aplikaci nouzového stavu na tu migrační krizi, tak já z toho vytáhnu dva důvody, ostatní tady byly řečeny, aby fungovaly KACPU, aby věci mohla vyřizovat Policie České republiky, aby bylo možné redistribuovat uprchlíky mezi jednotlivými kraji.